Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram Jedanaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Ovu posebnu sednicu, saglasno članu 119. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, sazvala sam radi polaganja zakletve izabranih lica koja, u skladu sa zakonom, zakletvu polažu pred Narodnom skupštinom. Podsećam vas da je Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Trećeg vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, održanoj 20. jula 2017. godine, izabrala profesora dr Pavla Petrovića za predsednika Fiskalnog saveta, prof. dr Vladimira Vučkovića i dr Nikolu Altiparmakova, za članove Fiskalnog saveta, a gospodina Zorana Pašalića za Zaštitnika građana. Podsećam vas, takođe, da je članom 92b. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu utvrđeno da nakon izbora, članovi Fiskalnog saveta polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom, a članom 7. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana, utvrđeno je da Zaštitnik građana polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom.

OBEĆAVAM DA ĆU POŠTOVATI USTAV I ZAKONE.

U ime poslanika Narodne skupštine Republike Srbije i u svoje lično ime, čestitam na izboru i želim vam uspešan rad.